Pane předsedající, já vznáším požadavek, abychom hlasovali po jednotlivých bodech. Dobře, takže budeme hlasovat po jednotlivých bodech. Takže všichni víme, o čem hlasujeme. Bude to tedy pět hlasování.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Tím jsme se vypořádali s návrhy pana Faltýnka. Nyní máme návrh pana poslance Blahy.

Kdo je proti?

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Takže se zeptám Sněmovny hlasováním, zdali souhlasí s tím, že tedy přeskočíme ostatní poslance a budeme hlasovat v jednom bloku. Kdo je proti?

Takže jako první budeme hlasovat tak, že paní poslankyně Válková přeskočí tím pádem všechny ostatní.

Návrh byl zamítnut.

Řekněte to prosím na mikrofon, ať to máme v záznamu.

To je sněmovní tisk, ne usnesení výboru.

Takže znovu.

Návrh byl přijat. A nyní tedy máme návrh paní poslankyně Dany Balcarové.